Opět prosím pana ministra životního prostředí. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátce uvést Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2013.

My jsme se informacemi o Zprávě o životním prostředí zabývali v uplynulých týdnech vlastně několikrát v různých souvislostech, například právě už zmiňovaným doplněním krajských zpráv, které budou už od zprávy za rok 2014 doplňovány.

Tato zpráva je důležitým zdrojem informací o stavu a vývoji životního prostředí v České republice, a to včetně mezinárodního srovnání. Zpráva za rok 2013 obsahuje soubor celkem 38 klíčových indikátorů včetně jejich hodnocení.

Zpráva za rok 2013 hodnotí stav a vývoj jednotlivých složek životního prostředí v následujících oblastech: ovzduší a klima, vodní hospodářství a jakost vody, biodiverzita, lesy, půda a krajina, průmysl a energetika, doprava, odpady a materiálové toky a financování ochrany životního prostředí. Dovolte mi jenom velmi krátce, protože ta zpráva je poměrně rozsáhlá, měli jste možnost se s ní seznámit, celkově zhodnotit, že stav životního prostředí se dle hodnocení pro rok 2013 opět mírně zlepšil a navázal tak na pozitivní trend vývoje z předchozích let. Zlepšení, a to je potřeba říct, také souvisí se snižováním negativního vlivu ekonomiky na životní prostředí v roce 2013, které bylo podpořeno mírnou ekonomickou recesí.

S poklesem tlaku hlavních národohospodářských sektorů se domácnosti a doprava stávají jedním z hlavních faktorů, které stav životního prostředí negativně ovlivňují. Jsem určitě připraven na případnou diskusi. Na závěr bych chtěl říct, dámy a pánové, že jsem pevně přesvědčen, že až budeme hodnotit zprávu za životní prostředí za rok 2014, tak dojde opět k dalšímu dílčímu zlepšení. Na druhé straně, a to už jsem tady říkal několikrát, v některých oblastech, jako je například ovzduší, kvalita ovzduší, tam skokové změny nemůžeme očekávat. Můžeme očekávat další pozvolný trend zlepšování kvality ovzduší. Z pohledu Ministerstva životního prostředí a samozřejmě i způsobu financování ochrany životního prostředí uděláme všechno proto, aby další zprávy o životním prostředí byly jenom lepší. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Zprávu projednal výbor pro životní prostředí.

Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, k této zprávě bych doplnil jen několik málo slov, protože úvodní slovo pana ministra bylo dosti vypovídající a navíc tato zpráva je velmi obsáhlá a byl dosti dlouhý čas na to, abychom si ji prostudovali.

Na druhé straně mě mrzí, že v této zprávě není vypíchnutý i tento problém, a to dosti značný problém, v kraji Olomouckém, protože pokud se díváte někdy na zpravodajské relace televize, tak víte, že oblast Olomouc Prostějov Přerov je velmi často zasažena tímto problémem a je třeba to řešit i tam.

Já to nebudu rozebírat.

Také je nutno podotknout, že na základě loňského i letošního v uvozovkách tlaku výboru životního prostředí na ministerstvo se dosáhlo toho, že podobné zprávy budou dnes vypracovány i pro jednotlivé kraje v naší republice, a tím se zlepší kvalita občanů dle toho zákona, o kterém bylo hovořeno, informací o vývoji a stavu životního prostředí.

Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2013 vzala na vědomí, pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Ano, děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu.